Ptám se pana zpravodaje,jestli chce využít přednostního práva na vystoupení. Není tomu tak. Poté vystoupí pan poslanec Hovorka a paní poslankyně Kovářová. Prosím pana poslance Stanjuru jako prvního přihlášeného k rozpravě. Ještě než dojde, dovolím si konstatovat omluvenku, která došla panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji za slovo.

Ale chci upozornit ještě na jednu věc, která se toho může týkat také a která je podle mě ještě komplikovanější a může přinášet nezamýšlené efekty této novely, a to jsou tzv. spotřebitelské soutěže. Je to velmi komplikované a probíhají o tom i různé soudní spory apod. Vymodeluji vám typický příklad, který může nastat. Některý řetězec, některý prodejce uspořádá spotřebitelskou soutěž, která může a nemusí mít charakter soutěže a může podle některých výkladů mít charakter loterie. Na tuto soutěž je velmi často reklama, dokonce i ve veřejnoprávních médiích.

Podle mě to nemá šanci poznat.

Mám dva návrhy. Přitom současně uznávám, že není legislativně technicky na 100 % toho, jak by měl být.

Myslím si, že minimálně pokud oba dva mé kroky odmítne vládní většina, tak by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypracovat nějaké výkladové stanovisko a poskytnout to všem šiřitelům reklamy, aby věděli, jak mají postupovat. A co bych považoval za ještě důležitější, pane ministře prostřednictvím pana místopředsedy, kdybyste vypracoval novelu zákona o ochraně spotřebitele a tam se speciálně věnoval otázce spotřebitelských soutěží.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem pozorně poslouchal pana ministra, který tady uvedl, že si nechal posoudit Parlamentním institutem nutnost vypuštění ustanovení, která se týkají skryté reklamy, podprahové reklamy a reklamy zaměřené na mládež. Současně bych chtěl ale požádat, aby pan ministr sdělil, zda požádal rovněž Parlamentní institut o stanovisko k tomu druhému mému pozměňovacímu návrhu, který se týkal reklamy na vakcíny. On tady pouze řekl, že požádal o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, které řeklo, že se v mém pozměňovacím návrhu oproti stávajícímu stavu nic nemění. To je ale velmi podivné a já se domnívám, že pan ministr neposlouchal, nepřečetl si záznam a neudělali to ani jeho úředníci a zřejmě ani úředníci ministerstva zdravotnictví.

Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.